Pane ministře, prosím, máte slovo.

Podrobně jsme se obsahu novely věnovali v průběhu jejího projednávání v Poslanecké sněmovně. Alespoň ve stručnosti bych shrnul, co je cílem této novely. Novela zejména posiluje a upřesňuje pravomoci obcí a policie, reaguje na judikaturu Nejvyššího správního soudu a umožňuje efektivněji řešit kolize mezi více shromážděními či jinými akcemi. V průběhu projednávání novely v Senátu byly navrženy dva drobné pozměňovací návrhy, s nimiž je tato novela vrácena Poslanecké sněmovně. Druhým návrhem se doplňuje výčet shromáždění, která se neoznamují, o takzvané spontánní shromáždění.

Děkuji, pane ministře. Zeptám se pana zpravodaje garančního výboru, kterým je pan poslanec Vlastimil Vozka, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se k návrhům Senátu. Je tomu tak. Pane poslanče, máte slovo. Prosím ostatní, aby se neshlukovali, nediskutovali. Platí to i pro kolegy v první řadě. Prosím pana poslance Fiedlera, aby se usadil. Děkuji. I pana předsedu klubu sociální demokracie i pana předsedu výboru pro bezpečnost prosím. A ještě tam je někdo.

Se závěrem Senátu, tedy vrátit projednávanou novelu zpět Poslanecké sněmovně, jsme byli seznámeni. Návrh, jak již uvedl pan ministr, se týká dvou bodů, jež jsou uvedeny ve sněmovním tisku 510/6. Zde má Senát názor, že je zákon třeba upravit následujícím způsobem.